Děkuji, vážená paní předsedkyně. Milé kolegyně, milí kolegové, je pravda, že tenhle zákon je zajímavý tím, že vytváří různé situace. Asi bych nikdy nečekal, že budu vystupovat proto, aby to nevypadalo, že kolegyně Ožanová je v této Sněmovně jediná, která si myslí to, co si myslí.

První věc je, že se bavíme u té tolerance o míře ohrožení, která tím vlastně vyvstává, a pořád přemýšlíme pouze nad tím, jestli ten člověk se ohrožuje sám, nebo ohrožuje někoho jiného, ale na té vodě se dostáváme do situací, kdy potenciálně ohrožuje i toho, kdo ho bude zachraňovat. Není to jenom o tom, jestli do někoho narazím, ale také někdo se mi potom bude snažit pomáhat. Další věc. Ano, je to o svobodě volby, jestli si dám k tomu obědu pivo, a věřím, že někteří ho mají po obědě rádi, ale musím říct, že na trávení je třeba i čaj dobrý. Zároveň ovšem, a to respektuji, je, že někteří říkají, že prostě tolerujeme jistou míru pití alkoholu po některých činnostech. Zároveň ale také je potřeba si uvědomit, že si skutečně mohu například po tom pivu dát ještě pauzu, než se pustím do řízení čehokoliv. K dotazu původně pana poslance Nachera, jestli jsou všichni přesvědčeni. Já jsem na začátku váhal. Musím říct, že teď budu hlasovat proti na základě té diskuse. A ještě vysvětlím proč. Jedna věc je, že ty zákony jsou také do jisté míry symbolika. Já to respektuji, že někdo to tak nastaveno má. Sám ale si myslím, že když pan ministr zdravotnictví tady říkal o problematice alkoholismu u mladistvých, tak nutno podotknout, opět se vracíme k těm příkladům u dospělých. Jestliže říkáme, že pro některé činnosti nám přijde o. V neposlední řadě si dovolím jednu glosu. Kdyby se lidé chovali odpovědně, rozumně a eticky, nepotřebujeme žádné zákony. Nyní je přihlášen pan poslanec Sládeček. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně.

Měli bychom lidem umožnit rozvinout jejich odpovědnost za své činy.

Děkuji. Posouváme se dále v rozpravě k panu poslanci Kolovratníkovi, následuje pan poslanec Feranec, který se přihlásil z místa. Prosím.

Je to opravdu napříč našimi poslaneckými kluby. I v našem hnutí ANO jsme se rozhodli pro volné hlasování, takže to bude na každém z nás, jak se pro tento pozměňovací návrh rozhodne. To ad jedna. Přece jenom kratičká zmínka, když vidím, že kolegyně Pastuchová zde není. Znovu opakuji, je to návrh, který tady byl před rokem, a už se nestihl, takže zkrátka teď se k němu vracíme, a to je absolutně nepolitické ze strany Ministerstva dopravy. Je to implementace evropského práva jako hlavní nosič, ta změna zákona. Tohle je pozměňovací návrh, který jsme zpracovávali v hospodářském výboru v červnu před letní sezonou, ne teď kvůli volbám. Ale ještě je tam jedna skupina důležitých pozměňovacích návrhů pro ty, kterých se ten provoz na vodě nebo vedení plavidel týká, a to se dotýká průkazu způsobilosti kapitánů, vůdců malých plavidel. Ony jsou to desetitisíce průkazů, kterým hrozí pozbytí platnosti, hlavně ty starší, které byly vydány před rokem 2015. Tak to tady připomínám, možná i do médií pro novináře. Dostávají tedy lidé delší čas na výměnu. Zpráva pro pana ministra. Děkuji a nyní je už přihlášen je pan poslanec Feranec, zatím poslední přihlášený. Prosím, pane poslanče. Děkuji, paní předsedkyně.

Prosím o ztišení. Prosím, pokračujte. Já budu stručný skutečně.

A já jenom připomenu, jak to proběhlo v minulém období.

A co se stalo dál? Jak to dopadlo? Vrátilo se nám to včetně cyklistů, pochopitelně. Včetně cyklistů. A potom jsme to zamítli jako celek. Takže ve skutečnosti jde o prolomení nulové tolerance. A pro mě to skutečně je špatně prolomit a já říkám, že tím otevřeme Pandořinou skříňku. Přijdou další. Ona je buď zavřená, nebo otevřená. Je otevřená.

Také děkuji.

Já bych chtěl reagovat nejen na mého předřečníka. Mě pořád tady uniká jedna věc.